Já vám děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli již není nikdo další písemně přihlášen do rozpravy. Jestliže ne, rozpravu končím a ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan ministr a poté paní zpravodajka. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady v té debatě padlo mnoho informací, otázek, řekl bych i některých polopravd. V úplném úvodu bych si dovolil poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Klučkovi za spolupráci nejenom na této normě, ale i na mnoha jiných. A jsem velmi rád, že ustál ten mediální lynč, který přišel s tímto návrhem za to, že si dovolil mít názor. Pokud dovolíme a dopustíme, aby se poslanci Parlamentu České republiky báli projevit své názory, tak kam to dojde? V těch ostatních otázkách...

A mně je jedno, jestli to páchá cizinec, nebo občan České republiky. My nemůžeme ukázat občanům České republiky, že tyto přestupky neřešíme. A to si přece nemůžeme dovolit. Proto ty věci řešíme. Policie České republiky to řešit prostě bude. A podnikatelé si musí uvědomit, že musí dodržovat mantinely, které český právní řád v současné době nastavil. Není možné to obcházet, není možné to zneužívat a není možné obcházet nejenom české a evropské právo, což se tady děje. A my to nenecháme prostě být. Co se týká podnikatelů. Já jsem velmi rád, že tady podnikatelé podnikají, že mají velmi dobré výsledky, ekonomice se daří. Je tu velmi nízká nezaměstnanost.

Proti tomu stojí stát se svými zájmy o jakémsi udržitelném rozvoji, sociálním smíru, bezpečnosti. Já jsem byl velmi rád, když jeden zaměstnavatel z Ústeckého kraje před několika málo dny velmi důrazně vyzval agentury, které mu dodávají zaměstnance z jiných zemí, aby nepáchaly přestupky.

Nic víc, nic míň. On říkal vaším prostřednictvím, že jsem sám sebe pochválil. Ale toto nebyla chvála sama sebe. My jsme pomohli panu poslanci Klučkovi připravit ty návrhy, ale samozřejmě viděli jste sami, že tento poslanec je velmi fundovaný a velmi hluboko v té problematice. Určitě tu neslouží jako nástroj Ministerstva vnitra. A za těmi návrhy, které tady zazněly, stojíme. Když se podíváte na debatu o soudním přezkumu. Tady přece prvoinstanční rozhodnutí je přezkoumatelné nezávislou komisí. Nezávislým orgánem, o kterém ten zákon hovoří, který je tady ustanoven. A lidé mají šanci se odvolat k rozkladové komisi a ta v jejich věci udělá rozklad. Jsou tam zástupci neziskového sektoru, ombudsmanky a dalších lidskoprávních subjektů. Pokud budeme dál trvat na soudním přezkumu, tak se celý ten proces výrazně zpomalí. Ale výrazně zpomalí. A já jsem tady uváděl příklad zločince, kde stát potřebuje zasáhnout.

Ale my chceme, aby tady byla jasná pravidla. Pro všechny. Jasná vymahatelná pravidla. To je důvod těch návrhů.

Myslím, že je potřebná. Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Omlouvám se. Nyní bych ještě rád do protokolu uvedl, že pan poslanec Okamura se omlouvá až do konce pracovního dne z pracovních důvodů.